A co se týká účasti členů vlády, já si moc dobře pamatuji na minulé volební období. A pro kolegy, kteří tady neseděli: my jsme tady zažívali takové věci, že naši ministři museli hlásit, když si potřebovali odskočit na toaletu.

Já jsem se připravoval na tuto Poslaneckou sněmovnu, na toto jednání řadu hodin přes víkend. Mám připravený diskusní příspěvek, který jsem tady chtěl přednést.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To je zákon.